Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 84 narodna poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 86 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine. Takođe vas obaveštavam da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici – Milena Ćorilić i Milisav Petronijević. Nastavljamo načelni pretres o 3. tački dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O KOMUNALNOJ MILICIJI, prema redosledu prijava za reč. Reč ima Nataša St. Izvolite. Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, komunalnu policiju je osnovao grad Beograd 2010. godine i od tada se raspravlja o njenim nadležnostima. Odlukom Skupštine grada u decembru 2016. godine, komunalna policija organizovana je kao posebna organizaciona jedinica. Pred nama je danas novi zakon kojim se menja naziv komunalna policija, jer neophodno je napraviti jasnu razliku od pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, koji imaju drugi zadatak i druga ovlašćenja koja se ovim zakonom povećavaju i u odnosu na dosadašnji. Prevashodna svrha komunalne milicije je da obezbeđuje izvršavanje nadležnosti grada u oblasti komunalne delatnosti, zaštitu životne sredine, ljudi i dobara. Takođe, komunalna milicija je nastala da bi održavala red u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata na teritoriji cele Srbije, podeljene u organizacione celine. U njenoj nadležnosti je i kontrolisanje javnog prigradskog i gradskog saobraćaja, pošto je vrlo značajno, jer je uvođenjem „Bus plusa“ napravljena velika šteta gradu čiji budžet trpi jer smo prinuđeni da dotiramo javni prevoz. Da podsetim građane, čuveni ugovor sa prelaskom na „Bus plus“ je potpisao Dragan Đilas, tada je prikazivan kao izvrstan projekat. Sada su potrebni milioni da se raskine. Do sada odredbom zakona je bilo određeno da na 5.000 građana dolazi samo jedan komunalni milicioner, što je naravno nedovoljno. U prigradske opštine su dolazili samo po prijavi i to se pokazalo nedovoljno efikasnim. Sada očekujemo puno od ove promene, jer svaka prigradska opština će imati posebnu stanicu i miliciju koja će kontinuirano kontrolisati to područje. Ono što je vrlo važno je da zaposleni treba da budu isključivo oni koji ispunjavaju sve psihofizičke uslove, da prođu sve bezbednosne provere, da su obrazovani i da imaju položen ispit za komunalnog milicionera. Da bih pojasnila građanima, pošto su me mnogi pitali o nadležnostima komunalne milicije, navešću samo deo iz njihovog domena. Sprečavaju ometanje u vršenju komunalne delatnosti i zaštitu komunalnih objekata od prljanja, oštećenja i uništavanja. Zatim, rade zaštitu površina javnih namena od bespravnog zauzeća i oštećenja, suzbijanje nelegalne gradnje i vršenje drugih delatnosti na površinama javne namene. Zatim, tu je sprečavanje radnji kojima se narušava opšte uređenje grada, tj. održavanja objekata i prostora u čistom i urednom stanju, kontrola uklanjanja snega i leda, sprečavanje prosjačenja, jer imamo centre za socijalni rad i prihvatilišta koja pružaju pomoć socijalno i materijalno ugroženima, zatim upotrebu zapaljivih i eksplozivnih sredstava na javnim mestima, u granicama ovlašćenja takođe sprečavaju bespravne izgradnje objekata i kontrolu spoljnog obezbeđenja i obeležavanja gradilišta. Kontrola održavanja komunalne zoohigijene i načina držanja i izvođenja kućnih ljubimaca. Kao veliki ljubitelj životinja, znam da je ovo vrlo aktuelan problem. Nadam se i rešavanju pitanja pasa lutalica. Posebno je osuda onih vlasnika pasa koji ih čuvaju dok su mali, a onda ih isteraju na ulicu da se snalaze. Oni nisu krivi za neodgovorno vlasničko ponašanje i neadekvatan način držanja bez hrane i vode. To se mora sankcionisati. Zatim, kontrolu poštovanja radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata čijim radom se može ugroziti mir i spokojstvo građana. Pošto imam redovan prijem građana kao narodni poslanik, susretala sam se sa tim problemom da se građani žale, tako da ovom prilikom jako se radujem što će komunalna milicija biti u većem broju i da ćemo ispuniti zahteve građana. Ostvarivanje nadzora u javnom gradskom i prigradskom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom, zatim nepropisno parkiranje, ovde će se povećati broj kamera kako bi se takođe građani zaštitili od bahatih vozača, zaštita opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica od nepropisnog zauzeća, zatim oštećenja znakova i drugo. Koliko puta smo čuli da je neko nepropisno i nelegalno zauzeo javnu površinu ili deo puta ili iščupao neki saobraćajni znak? Zaštita opštinskih i nekategorisanih puteva, zatim podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u gradu, i to očuvanje i gradskih i kulturnih i javnih dobara i izvršavanje drugih zadataka. Komunalna milicija pruža pomoć nadležnim organima grada odnosno gradske opštine, preduzećima i drugim ustanovama i organizacijama kao asistencija, kad god je potrebno. Preduzimaju se hitne mere zaštite životne sredine, zaštite ljudi i imovine od elementarnih i drugih nepogoda. Kao što vidite, veoma je veliki dijapazon delovanja komunalne policije, tj. milicije. Moramo stati na put huliganima koji lome semafore, klupe, prevrću kontejnere i to je pojedinačno možda malo, međutim, u masi je to krupna stvar i zato je neophodnost izmene ovog zakona velika. Ono što je sigurno, to je da budući komunalni milicajci imati pune ruke posla. Neodgovorni i bahati se moraju dovesti u red, na radost odgovornih i disciplinovanih građana, koji oduvek poštuju životnu sredinu i svoje sugrađane. Iz svega gore navedenog, jedva čekam da komunalna milicija krene sa radom, posebno u prigradskim opštinama, odakle i dolazim, u Mladenovcu. Sigurna sam da ćemo dobro sarađivati u budućnosti. Reč ima narodni poslanik Aleksandar Stevanović. Nije prisutan. Reč ima narodni poslanik Boban Birmančević. Izvolite, kolega Birmančeviću. Poštovani predsedavajući i poštovani ministre, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, još jedan zakon koji nastavlja kontinuitet u donošenju upravo zakona kojima se rešavaju određeni problemi, a problemi u sektoru komunalne delatnosti, odnosno komunalne oblasti i zaštite životne sredine i svega onoga što će raditi buduća, sad po ovom zakonu, komunalna milicija. Svakako je zakon koji potvrđuje da smo na dobrom putu i da donosimo sve one zakone kojima ćemo poboljšati položaj građana i upravo svi oni koji stalno o zakonima pričaju i da li je usklađen sa zakon EU, sa zakonom ovoga ili onoga, i ovaj zakon i svi prethodni zakoni usklađeni su upravo sa interesima građana Srbije i to je ono što je najvažnije. Komunalni problemi su prisutni i svakodnevni su u manjoj ili većoj meri rešivi, ali upravo to zavisi, pre svega, od kako već svi volimo da kažemo, šire društvene zajednice, ali svakako i od reakcije države. Ovo je jedan od načina na koji će reagovati država i stvoriti uslove da u svim opštinskim i gradskim upravama formiramo, osnujemo komunalnu miliciju koja će jasno imati definisane svoje zadatke i koja će u skladu sa tim zadacima i da se ponaša, naravno sve u skladu sa zakonom i u skladu sa onim što dobije od svojih nadređenih, a to je u ovom slučaju opštinska i gradska uprava. Zadatak komunalne policije je jasno definisano ovim zakonom, ali ono što bi bilo potrebno i to bi morao biti zadatak ministarstva da svojim podzakonskim aktima upravo usmeri i gradske uprave i opštinske uprave i da ti komunalni policajci, odnosno po novim komunalna milicija upravo rade u interesu građana i da deo građana budu oni koji će savetovati, pomagati i pre svega, usmeravati ljude u pravcu kako treba da se ponašaju, kako da komunalne probleme rešavaju, a naravno ukoliko neko baš želi da zloupotrebi i da narušava zakonom predviđene norme, naravno da postoje prekršajne i krivične prijave. Zakon je dobar i za svaku je pohvalu na dobrom su putu, ali ovaj zakon nije dovoljno definisao, a nadam se da ćemo možda podzakonskim aktima to definisati, a to je kako se ponašati prema gradonačelniku ili prema predsedniku opštine koji se ne ponaša u skladu sa zakonom i koji zloupotrebljava svoj položaj, odnosno zloupotrebljava upravo komunalnu policiju. Nažalost, postoji takvi gradonačelnici i predsednici opštine, a jedan od takvih je upravo gradonačelnik grada Šapca, Nebojša Zelenović, koji svoju komunalnu policiju, odnosno komunalnu policiju grada Šapca, a u novom nazivu će to biti komunalna milicija, tretira kao svoju ličnu policiju. Jednostavno se ponaša tako da nije sa tom komunalnom policijom u Šapcu zaštitio građane nego je privatizovao. Ako vam kažem da na protestima koji su sve samo ne masovni koje pokušavaju i neuspešno organizuju svakog petka, šeta 20-ak ljudi, a komunalna policija, ne znam zašto i ne znam po kom zakonu reguliše saobraćaj i zaustavlja saobraćaj u gradu Šapcu, prosto to je primer kako ne treba da radi komunalna policija, pošto i MUP postoji zakon o predviđa procedura, a mi je kad kažem mi, mislim na SNS koja 38 dana svakog radnog dana organizuje šetnju u trajanju od dva sata, podnesemo uredno MUP zahtev, saobraćaj reguliše MUP, odnosno kojima je to zadatak i ti 20-ak ljudi koji šetaju petkom uveče, ako uspeju da ih nahvataju, obezbeđuje ih tri, četiri komunalna auta, odnosno auta komunalne policije što je zloupotreba koja jednostavno mora zakonski biti zabranjena i moraju postojati sankcije koja će sprečiti ili ograničiti gradonačelnik koji zloupotrebljava svoj položaj. Da li je moguće da upravo taj gradonačelnik, da li Ministarstvo zna da taj gradonačelnik ima 29 pomoćnika i savetnika, a da je neko od tih 29 pomoćnika i savetnika mogao mu reći da to nije u skladu sa zakonom. Ono što je jako bitno, to je da komunalna policija reaguje i ponaša se isključivo po nalogu gradonačelnika Zelenovića, čak ne izlazi na prijave ukoliko nisu u skladu sa njihovom političkom podrškom, a pričamo o podršci koju Zelenović u mom Šapcu skoro da i nema, meri se u nultnim procentima, a na izborima u maju upravo je dobio nulu, nulu kao vrata, 15 kandidata koje je podržala SNS je prošlo sa šest puta više glasova u odnosu na glasove koje ima Nebojša Zelenović. Da li komunalna policija ovim zakonom, a nisam siguran da može, a morali bi naći modus kojim ćemo zaštiti građane upravo od gradonačelnika kakav je Nebojša Zelenović, a možda postoje takvi i u drugim gradskim opštinskim upravama, ako u 45 seoskih mesnih zajednica u 2019. godini, u 42 seoske mesne zajednice nema niti jedan metar vodovodne, niti jedan metar kanalizacione mreže. Možete li da zamislite kakav je to katastrofalan potez jedne vlasti koja traje 19 punih godina. Posle 19 punih godina u 42 sela grada Šapca nema niti metar vodovodne niti metar kanalizacione mreže. Da li komunalna milicija po ovom novom zakonu može da napiše krivičnu prijavu protiv gradonačelnika koji predstavlja politiku koja je sebi dozvola da posle 19 godina vlasti u gradu kakav je Šabac, tzv. mali Pariz, 42 sela nema vodovodnu i kanalizacionu mrežu. To je upravo ono što komunalan policija mora da spreči i mora na neki način da sankcioniše gradonačelnika koji je dozvolio sebi da ima grad u kome 42 sela nemaju ni vodovodnu ni kanalizacionu mrežu. Da problem bude još veći ovde imam plan kapitalnih investicija iz 2016. godine, predizborni plan, iznos 2,7 milijardi dinara. To je plan laži pošto nijedan od tih projektata nije urađen, ali i te 2016. godine niti jedna vodovodna niti kanalizaciona mreža niti u jednom selu nije bila u planu. Na skupštini u sredu u Šapcu usvojen je novi plan kapitalnih investicija od 2019. godine do 2021. i ponovo od ovih 42 sela nema niti jednog metra vodovodne i kanalizacione mreže u kapitalnim investicijama gradonačelnika Zelenovića. Da li komunalna policija, da li ministarstvo može da podnese, mislim da bi morao neko da reaguje, krivičnu prijavu protiv gradonačelnika koji zajedno sa svojih 29 pomoćnika i zajedno sa svojim većem donosi plan kapitalnih investicija od 2019. godine do 2021. godine u kome nema niti metar vodovodne niti metar kanalizacione mreže, 42 sela su u pitanju. Ovaj zakon je zaista dobar zakon, pomoći će svima onima koji misle dobro svojim građanima da upravo kroz komunalnu miliciju budu servis građana a ne budu institut, instrument koji će biti zloupotrebljen od strane upravo ili predsednika opštine ili gradonačelnika. Samo ako budu komunalni milicajci upravo radili posao u interesu građana i budu servis građana ovaj zakon ima moju podršku, ima budućnost, ima podršku svakog ko misli državi Srbiji. Nađite načina kao ministarstvo da sprečimo gradonačelnike i predsednike opština koji ne rade u interesu građana. Hvala. Reč ima narodni poslanik, Aleksandra Belačić. Pre nego što se pred narodnim poslanicima zvanično našao Predlog zakona o komunalnoj miliciji u medijima smo mogli da pročitamo kakve će promene ovaj zakon sadržati u odnosu na prethodni kao i to kakvi se efekti očekuju. Od predstavnika vladajućeg režima čuli smo između ostalog najavu da će novi zakon omogućiti da komunalan policija bude efikasnija u uvođenju komunalnog reda i zaštite građana od svake vrste bahatosti bilo da se radi o bespravnoj gradnji, bahatom parkiranju, preglasnoj muzici i bacanju smeća na mesta koja nisu određena za tu svrhu, uništavanju fasada ili nepoštovanju drugih pravila komunalnog reda. Ova zamisao u teoriji zvuči dobro, ali javlja se više problema kada je reč o njenom sprovođenju u praksi. U prethodnih nekoliko godina pripadnici komunalne policije zabeležili su veliki broj ispada i prekoračenja ovlašćenja. Naravno, u svakoj službi dešava se povremeno da poneke bahati pojedinac radi na svoju ruku, ali u komunalnoj policiji broj takvih pojedinaca bio je previsok što je god građana stvorilo veliki otpor prema ovoj službi. Građani su sa pravom ogorčeni i smatraju da su upravo pripadnici komunalne policije glavni izvor i uzročnik bahatog ponašanja. Mislim da bi bilo daleko bolje i daleko pametnije da se prvo poradilo na poboljšanju imidža komunalne policije, tako što bi ti ljudi skloni incidentima bili otpušeni i zamenjeni boljima, koji razumeju suštinu tog posla, a da se tek potom išlo na promenu naziva službe i davanja širih ovlašćenja. Komunalna policija, nažalost, nije opravdala poverenje građana koji sa punim pravom negativno reaguju na najavljene promene. Gotovo svi gradovi i opštine u Srbiji su suočavaju se sa ozbiljnim komunalnim problemima. Dovoljno je da se osvrnete oko sebe kako biste postali svesni činjenice da se boljitak u postizanju komunalnog reda apsolutno ne može primetiti. Nije problem okrečiti fasade u centru grada i održavati centar čistim, ali ako zađete malo dalje u gradske opštine, koje ne čine centralno gradsko jezgro, videćete da vlada komunalni haos i smeće na sve strane i nepropisno parkirani automobili i nelegalna gradnja koja se razvija iz dana u dan, pri tom u Beogradu situacija je najbolja, dok u unutrašnjim opštinama u Srbiji, dakle, opštinama koje ne čine prestonicu problemi su mnogo veći. Komunalna policija nije uspela da doprinese rešavanju ovog problema na način koji bi građani primetili i prepoznali kao jednu pozitivnu tekovinu. Razlog neuspeha rada komunalne policije u prethodnom periodu leži u činjenici da ova služba od početka organizovana na pogrešan način tak da njeni pripadnici imaju isključivo zadatak sankcionisanja lica koja prave komunalne prekršaje, bez da istovremeno pružaju ličan doprinos rešavanju komunalnih problema. Da li ste ikada probali da izračunate koliko je ljudi potrebno kazniti kako bi se primetila značajna promena. Naravno da je potrebno povećati broj pripadnika komunalne policije, ukoliko je njihov jedini broj izricanje kazne i sankcija. Naravno da nijedno povećanje broja zaposlenih u komunalnoj policiji neće biti dovoljno da se ostvari neki značajan efekat. Mnogo bolji rezultat bio bi postignut kada bi komunalna milicija ili policija bila organizovana po uzoru na službe u regionu, čiji pripadnici nose naziv komunalni redari i lično učestvuju u održavanju komunalnog reda, uklanjanju smeća, čišćenju fasada, itd. Sam naziv ove službe komunalna milicija i policija implicira da su njeni zaposleni lica koja imaju i komunalnu ulogu i ulogu policajca ili milicionera. Kod nas se od te neke komunalne uloge iz određenih razloga beži, a uloga zaposlenih u komunalnoj policiji, svedena je na sankcionisanje građana, bez ikakvog ličnog doprinosa što u značajnoj meri usporava postizanje rezultata. Ako je cilj komunalne milicije borba protiv bahatosti, potrebno je da definišemo šta je to bahato ponašanje. Ukoliko neko bespravno gradi objekte ili ukoliko baca smeće van za to predviđenog mesta, to svakako jeste bahato, kao što je bahato i parkiranje na zelenoj površini, pisanje grafita ili preglasno puštanje muzike. Da li je bahato kada neki penzioner na ulici prodaje povrće iz svoje bašte? Da li je bahato kada neko u sedmoj ili osmoj deceniji života biva prinuđen da na ulici prodaje cveće, peršun ili neku drugu namirnicu? Nije bahata, zato što u tom delovanju ne postoji cilj sticanja profita, već je u pitanju puka borba za preživljavanje. Vama iz vlasti su puna usta kritika na račun bivšeg režima i u pravu ste za sve što kažete. Prethodni režim upropastio je Srbiju, da bi se njegovi pripadnici lično obogatili, a zbog privatizacije mnogi… (Aleksandar Marković: Teške reči!) Gospodine Milićeviću, ja se izvinjavam, da li možete da prekinete gospodu koja mi dobacaju, da bih mogla da završim. Dakle, zbog privatizacije mnogi građani su se našli na birou i zbog činjenice da su bili na birou godinama, smanjen im je prosek za penziju, te zbog toga sa svojim postojećim penzijama ne mogu da prežive mesec, plate račune i kupe lekove i prinuđeni su da prodaju na ulici, ne bi li se na neki način prehranili i preživeli. Komunalna policija ne bi smela da kažnjava ovakve ljude, zbog toga što oni svakako to ne bi radili da imaju drugi izbor. Setićete se da je pre nekoliko godina došlo do incidenta kada je jedan ulični prodavac lubenica preminuo nakon rasprave sa komunalnim policajcem. Ovako nešto više ne bi smelo da se dešava. Stranke koje se trenutno nalaze na vlasti, zalagale su se protiv komunalne policije, dok su bile u opoziciji, što je očigledno bio potez koji je za cilj imao da ih dovede na vlast. Nakon dolaska na vlast, usvojili su ovu tekovinu lopovskog režima DS. Za DS komunalna policija bila je ništa više nego sredstvo za vršenje represije nad građanima, ne ulazeći u to koji je cilj trenutnog režima. Mi iz SRS uložili smo niz amandmana sa ciljem da poboljšamo funkcionisanje komunalne milicije kako bi se ova služba uredila na način na koji će u što većoj meri doprineti kvalitetu života u našim opštinama i gradovima. Recimo, u tekstu stoji da poslove komunalne milicije mogu obavljati i komunalni milicioneri, bez službene uniforme sa oznakama, po pisanom nalogu načelnika komunalne milicije. U zakonu nije precizirano koje će to poslove i na koji način obavljati, ali sama činjenica da će komunalni milicajci moći da deluju bez uniformi, otvara prostor za brojne zloupotrebe, od toga da građani u određenim situacijama, možda neće poverovati da je lice koje im se obraća, komunalni milicioner, do toga da može doći do lažnog predstavljanja. Takođe, sporno je i to što komunalnoj miliciji dajete ovlašćenja zaustavljanja vozila i primenu sredstava prinude. Ta ovlašćenja trebalo je ostaviti samo pripadnicima policijskih snaga, kojih ima sasvim dovoljno, dok se davanje ovih širih ovlašćenja komunalnoj miliciji otvara mogućnost brojnih zloupotreba i ujedno jača otpor kod građana. Ovde je pokrenuta i polemika o samom nazivu ove službe. Sada se novim zakonom menja naziv službe, tako da umesto komunalna policija, glasi – komunalna milicija. Postavlja se pitanje da li je izraz milicija adekvatan? U suštini je svejedno kako će se ova služba nazivati, ali ukoliko već idemo u detalje, onda je izraz milicija svakako neadekvatan, obzirom da vodi reč od latinske reči miles, što znači – vojnik, još od starog Rima naziv milicije se koristi za neprofesionalnu vojsku, sastavljenu od naoružanih građana u cilju odbrane gradova, dok se u moderno vreme ovaj izraz koristi za paravojne formacije i svakako nema nikakve veze sa održavanjem komunalnog reda. Nije ni čudo što građani strahuju da će lokalne samouprave imati na raspolaganju narodnu vojsku u koju će biti zapošljavani, isključivo stranački poslušnici, tzv. batinaši, koji će sredstva prinude koristiti, ne samo kada je reč o komunalnom redu, već i tokom izborne kampanje i na sam dan izbora, kako bi obezbedili što veći broj glasova za svoje poslodavce. Ukoliko vam stranačka formacija sile nije cilj, trebalo je da odaberete naziv komunalni redari i da ograničite, makar za početak ovlašćenja ove službe o kojoj građani imaju izuzetno negativno mišljenje. Izvolite. Bez namere da izazivam polemiku, zaista to kažem i želim da nekoliko važnih stvari razjasnimo iz onoga što smo čuli. Mi smo juče govorili o tome, opet se postavlja pitanje širih ovlašćenja komunalnih milicionara i ja zaista nemam nameru da ponavljam ono što smo sve juče u nekoliko navrata istakli, ali hajde da onda ukinemo komunalnu policiju, odnosno komunalnu miliciju. Ili ćemo je ukinuti ili ćemo tim ljudima dati nešto da rade. Ja sam više, a i mislim da je to stav svakog onog ko želi dobro svojoj zajednici i svojoj opštini, svom mestu, svom gradu, da ti ljudi rade svoj posao za koji su plaćeni i da ga rade na najbolji mogući način, da ga rade u skladu sa zakonom, ovim zakonom koji je danas na dnevnom redu. Dakle, šira ovlašćenja, zato što hoćemo komunalni red. Hoćemo da uspostavimo komunalni red, odnosno da se na efikasan način izborimo sa svim onim problema o kojima smo i malopre slušali u toku diskusije. Čuli smo da postoji veliki broj komunalnih problema, pogotovo u prigradskim opštinama. Da, naravno da postoji. Mi smo bili svedoci, pre nekoliko dana jednog nemilog događaja koji se desio na levoj obali Dunava i ja sam i u jučerašnjem izlaganju rekao, da smo imali veći broj komunalnih policajaca u gradu Beogradu, možda bi uspeli da sprečimo takve pojave, iz prostog razloga što je grad Beograd, grad koji ima potrebu za većim brojem komunalnih milicionara, a ovim zakonom stvaramo pretpostavke da tako i bude u budućnosti. Ne može grad Beograd sa 300 komunalnih policajaca, sada će to biti milicionara, da se izbori sa svim komunalnim problemima koje grad Beograd ima, pogotovo u tim prigradskim delovima.

Izvolite, koleginice Radeta. Mislim da nije bilo, član 27. je u pitanju, zapravo sam sigurna da nije bilo mesta za repliku, jer gospodin koji je sada govorio nije predstavnik predlagača. Ovo je mogao, eventualno, da kaže ministar ukoliko misli da to jeste tako. Ali, ovo slušamo i juče ceo dan i danas ceo dan. Beograd ima samo 300 komunalnih policajaca, a već godinama nam treba 1.000 komunalnih policajaca. Ovo nam, u stvari, samo govori da ovde ništa ne funkcioniše, da je vlast toliko loša, jer ako za jednu službu treba 1.000 ljudi, a svega 300 radi, znači postoji ozbiljan problem u funkcionisanju te vlasti i ne znam čime se hvali. To što on misli to je njegova stvar, ali ne može i nema pravo on, ako niko ne pomene ni njegovu stranku, ni njega, ni njegovog predsednika, on ne može da interveniše samo zato što jedna poslanička grupa ima drugačije mišljenje. Ponavljam, to može eventualno ministar ukoliko misli da treba da stavi primedbu. Ne može nas neko zato što iz klupe viče „Ua, o“ da natera da mi promenimo mišljenje. Ne, komunalna milicija ne treba da postoji. Ovako koncipirana, pogotovo ne. Može da postoji kao deo policije, služba poput Žandarmerije, služba koja bi se bavila delom ovim poslom koji ste vi ovde predvideli. Evo, ja zaista apelujem da ovi što viču „Ua“, „o“ da intervenišu kod svojih funkcionera da zaposle više te ljude, propade Beograd, fali nam 700 komunalnih milicionera, nema ko da bije narod, sad idu lubenice, a prošle godine samo jedan čovek umro zato što ga je istukao komunalni policajac. Treba navaliti što pre da se ta mesta popune. Zahvaljujem koleginice Radeta. Zahvaljujem. Izvolite. Zahvaljujem. (Predsedavajući: Kolega Markoviću, samo malo tiše, molim vas.) Htela bih da se osvrnem na ono što je rekao prethodni govornik koji kaže - da li ćemo sada ukinuti komunalnu miliciju, ili ćemo im dati nešto da rade. Što se mene tiče i što se tiče svih nas, koliko smo bili upoznati, komunalna milicija funkcioniše već nekoliko godina. Ako im tek sad dajemo nešto da rade, bilo bi dobro da čujemo šta su radili svih ovih prethodnih godina i zašto je tih 300 komunalnih policajaca u Beogradu, koji će sada postati milicajci, primalo platu svih ovih godina. Dalje, naravno da imamo nedovoljan broj, kada je cela služba pogrešno organizovana. Pogledajte, na primer, kada je reč o pisanju grafita. Ukoliko, npr. ja izađem na ulicu da napišem grafit, komunalni milicajac mora da izađe i da meni izrekne kaznu, kako bih ja prestala to da radim. Dakle, on mora ceo dan da šeta da bi mene uhvatio na delu i da bi mi napisao kaznu. Pa to mora da se ponovi jednom, dvaput, triput, pet puta dok se ja naučim da to više ne radim. Koliko ima takvih pojedinaca u Beogradu? I koliko vi komunalnih policajaca morate da izvedete na ulice da bi se efekat video. Službu treba organizovati drugačije. Dakle, treba da kupite mašine za čišćenje grafita i treba te ljude da uposlite, da umesto što samo jure građane koji prave prekršaje i izgrede i sami svojim radom i svojim delovanjem doprinesu komunalnom redu, pa će samim tim i njihov broj biti sasvim dovoljan. Reč ima narodni poslanik Ivana Nikolić. Izvolite koleginice Nikolić. Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, danas govorimo o Predlogu zakona o komunalnoj miliciji, što predstavlja značajan i krupan korak ka sveobuhvatnim reformama koje se sprovode u Republici Srbiji, a najveći doprinos treba da bude zaista olakšanje održavanja komunalnog reda i u lokalnim samoupravama. Ovim zakonom definiše se da će komunalna milicija moći da bude efikasna u uvođenju komunalnog rada i mi verujemo da se velika većina građana koja podržava rad aktuelne Vlade raduje sprovođenju predviđenih mera, jer znaju da će ovakvim instrumentima, pored ostalih koji su već na snazi, biti zaštićeni od neprimerenog bahatog ponašanja, bilo da je reč o parkiranju, o buci, o prekoračenju radnog vremena ugostiteljskih objekata, parkiranje na zelenim površinama i tako dalje. Posebno bih istakla da se formiranju ovakvog Predloga zakona, zaista detaljno pristupilo, da je sprovedena javna rasprava i da su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne. Apsolutno, idući u korak sa svim reformama i novinama koje se uvode u sistem državne uprave, važno je istaći da bez detaljnih analiza, kontrole i procedura, neće biti određena lica koja će moći da sprovode mere iz ovakvog predloga zakona. Komunalni milicioner neće moći da bude neko za koga se tokom bezbednosnih provera utvrdi da se vode neki sudski postupci, ili jednostavno, da je bilo pravnosnažno lice osuđeno zbog nekih prekršaja, između ostalog, i iz domena narušavanja javnog reda i mira. Isto tako, komunalni milicioner mora da ispuni uslov da je u pogledu psihofizičke sposobnosti, u pogledu obrazovanja ima obavezu da položi određene ispite i tako dalje. Dakle, detaljan i sistematski pristup pri odabiru lica koji opšte mogu obavljati ove poslove. Sigurni smo da će oni kroz takve obuke i pripreme za polaganje ispita i naći mehanizme kako će delovati ovim slučajevima, što neko kaže da li će ih hvatati na ulicu ili ne. Imali smo komentare po pitanju odredbi koji se odnose na rad milicionara u civilu, ali to je, na neki način, poražavajuće, zašto bi meni sutra trebalo da prepoznam na ulici nekoga u uniformi ili ne da bi znala da li se ponašam u skladu sa zakonom i određenim propisima. Ako u društvu postoje loše navike, ili ne postoji dovoljna svest o tome kako nešto treba, odgovorna vlast za takve prilike mora, jednostavno mora iznaći ovakve instrumente kako da ih otkloni, ili bar da ih umanji, što je u interesu svih nas. Ovakvim zakonskim rešenjem rasteretiće se policija od poslova koji imaju veze sa komunalnim prekršajima i doprineti uspešnoj koordinaciji, rada policije i komunalne milicije. Sada lokalne samouprave dobijaju instrument da zaštite građane i da uvedu komunalni red. Ovo je jedan od načina da se ide u korak sa modernim državama, sa modernim gradovima, sa modernim lokalnim samoupravama, jednostavno jedan način i kultivisanja građanstva. Možda će nekima biti dovoljna svest o postojanju i ovakvog vida delovanja organa državne, odnosno lokalne uprave. Ako postoji dovoljna svest o svim pravima koja će ova lica imati, možda će to na nekoga preventivno uticati. Mi želimo da sutra kada neko dođe u Srbiju da investira ili jednostavno, da dođe kao turista da pored elementarnih stvari, kao što su za početak dobra infrastruktura i stabilnost u jednoj zemlji budu i pozitivni utisci i ovakvim stvarima. Znači, u Srbiji je dosta urađeno, najpre je zaustavljen sunovrat, stagnacija u nekim oblastima, zatim nerad i onda su sprovedene, a i dalje se sprovode ozbiljne reforme i strategija razvoja našeg društva i zato je odgovornost svih nas da gradimo i čuvamo modernu i jaku Srbiju. Reč ima narodna poslanica Ljupka Mihajslovska. Nije prisutna. Reč ima narodni poslanik Žarko Bogatinović. Izvolite, kolega Bogatinović. Zahvaljujem, predsedavajući. Dame i gospodo, narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, svrha donošenja zakona o komunalnoj miliciji je da se komunalna milicija na teritoriji grada obrazuje za određene komunalne i druge poslove čim se obavljanjem obezbeđuje izvršavanje nadležnost grada u oblastima, što smo već čuli, odnosno, pitanjima komunalne delatnosti, zaštite životne sredine, obezbeđuje zaštita i održava red u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata. Nakon donošenja zakona o komunalnoj miliciji, grad Leskovac je jedan od prvih gradova koji je prepoznao potencijal obrazovanja nove službe i uputio na obuku deo već zaposlenih službenika u centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Tada su šest pripadnika u prvoj generaciji stručno osposobljenih za obavljanje poslova komunalnih policajaca i nakon polaganja ispita stekli uslove za obavljanje poslova i primenu ovlašćenog komunalnog policajca. Komunalna milicija koja je tada obrazovana pri odeljenju u Gradskoj upravi za inspekcijske poslove grada Leskovca, morala je da se izbori sa tim da je prepoznaju kao službu koja služi da poboljša pre svega komunalni rad u gradu i da doprinosi građanima, a nakon toga i drugim nadležnim organima grada. Tek nakon donošenja odluke o Gradskoj upravi grada Leskovca, kada je kao posebno odeljenje obrazovano Odeljenje komunalne policije, komunalna policija je dobila na značaju. Grad Leskovac je, između ostalog, prepoznao jednu svrhu u bavljenju poslova komunalne policije i dao inicijativu i podršku da se Odeljenje komunalne policije u saradnji sa Odeljenjem za zaštitu životne sredine JKP „Komunalac“ Leskovac i kompanije „Por Veber i Verner“ organizuju na čišćenju divljih deponija u otklanjanju otpada sa javnih površina, kao i uređenju površina javne namene. Nakon pokretanja inicijative, organizovana je prva akcija otklanjanja divlje deponije septembra meseca 2013. godine pored Osnovne škole u selu Međa, to je severni deo teritorije grada Leskovca. Od pokretanja akcije u gradu Leskovcu i okolnim mesnim zajednicama na čišćenju divljih deponija i uklanjanju otpada sa javnih površina, kao i uređenju površina javne namene, rađeno je ukupno 330 dana i uklonjeno za to vreme oko 4.000 tona čvrstog komunalnog otpada. Rad komunalne milicije u gradu Leskovcu pre svega se zasniva na prevenciji, odnosno sprečavanju prekršaja, a kada to ne pokazuje rezultate, prelazi se na druge mere iz nadležnosti komunalne milicije. Od obrazovanja kao posebnog odeljenja komunalne milicije u sastavu Gradske uprave grada Leskovca vide se promene u evidentno smanjenoj prodaji na površini javne namene bez odobrenja nadležnog organa, tzv. vanpijačna prodaja, kao i broj parkiranih vozila na javnim, zelenim i drugim površinama koje nisu namenjene za parkiranje. Isto je primetno da ugostiteljski objekti i objekti zabavnog karaktera zbog čestih kontrola komunalne policije poštuju odluku o rasporedu radnog vremena, kao i članove koji se tiču uznemiravanja građana. Svakodnevno od 15 do 20 puta Odeljenje komunalne policije u Leskovcu se obrate dnevno građani, nadležni organi grada, kao i preduzeća, organizacije i ustanove koje odlučuju o pojedinim pravima građana. Takođe, navodim da trenutno Odeljenje komunalne policije u Leskovcu ima osam komunalnih milicionera koji rade svakodnevno na celoj teritoriji grada Leskovca i to na površini od 1.025 km2 i 144 naseljenih mesta, što govori jasno o neophodnosti proširenja kapaciteta odeljenja. Na kraju, ono što bih pohvalio u ovom Predlogu zakona jeste novina koja se odnosi na unutrašnju kontrolu rada komunalnih milicionera i zaposlenih u komunalnoj miliciji. Smatram da je uvođenje ovog instituta od izuzetnog značaja, jer će zasigurno poboljšati rad komunalne milicije, povećati stepen profesionalnosti i nivo odgovornosti svih zaposlenih u komunalnoj miliciji, što će nadam se kao krajnji efekat imati veće zadovoljstvo građana radom komunalne milicije. Takođe, članom 18. predloženog zakona uvode se nova ovlašćenja komunalnih milicionera, naročito mogućnost da se zaustave i pregledaju vozila, što će u mnogome da olakša rad komunalnih policajaca, a i ostala ovlašćenja koja se odnose na audio i video snimanje i prikupljanje obaveštenja će doprineti istom cilju, da komunalni milicioneri na mnogo lakši i efikasniji način ispunjavaju svoje obaveze. Na kraju, još jedna novina koja ukazuje da se ozbiljno pristupa uređenju ove delatnosti jeste sadržana u članu 36. Predloga zakona, kojim se predviđa bezbedonosna provera kandidata za zasnivanje radnog odnosa u komunalnoj miliciji. Na taj način postavljaju se jasni kriterijumi koje kandidati, pored svih ostalih, moraju da ispune kako bi bili dostojni za rad u jednom ovakvom organu i da ti kandidati budu stvarno lica koja će dostojno obavljati ovu službu koja je od značaja za sve građane. Reč ima narodni poslanik Petar Jojić. Gospodine predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, po mom mišljenju, ovaj zakon nije dobar. Pre svega, prilikom pristupanja izrade ovog zakona morali ste uraditi studiju preko instituta za uporedno pravo u pogledu kontinentalnog prava i Ruske federacije, kako je regulisana lokalna policija i da li ima tamo, što bi se reklo ranije, narodna milicija, a sada komunalna milicija. Reći ću vam da je ovaj zakon u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije, član 42, Zakonikom o krivičnom postupku, Zakonu o policiji, Zakonu o bezbednosti saobraćaja, Zakonu o javnom redu i miru i suprotan je Evropskoj konvenciji za ljudska prava. Dame i gospodo, iz Predloga zakona o komunalnoj policiji na nesumnjiv način se utvrđuje sledeće, pa vam ukazujem. Ovlašćenja službenika MUP dobijaju i komunalni milicajci, što je suprotno Ustavu i ovim zakonima koje sam pomenuo. Lokalni funkcioneri postaju nalogodavci komunalnoj miliciji, što može zbog poznatog mentaliteta naših ljudi da dovede do ozbiljnih zloupotreba. Nejasno je kome su odgovorni komunalni milicionari, jer je njihov rad čas po Zakonu o lokalnoj samoupravi, čas po Zakonu iz unutrašnjih poslova. Drugo, ovlašćenja komunalnih milicionara su potpuno identična ovlašćenjima pripadnika policije, čak su šira nego što su to ovlašćenja policije, jer ovlašćenja policije su ograničena i isključivo regulisana Zakonikom o krivičnom postupku. Međutim, šira ovlašćenja ima u pogledu primene određenih ovlašćenja komunalni milicionar. Osim razmatranja, ukazujem na sledeće. Član 1. Predloga zakona previše vam je uopšten. Daje mogućnost različitih tumačenje ovde nama. Član 2. stav 1. nejasan način i nadležnost kod obrazovanja. Da li je reč „obrazovanje“ aktivna i da li je ta adekvatna formulacija – milicija. U kojoj zemlji ima milicija na lokalu? Četvrto, potpuno identična ovlašćenja pripadnika organa unutrašnjih poslova, to jest policije. Može li doći do sukoba nadležnosti? Pa, može. Zakon ne nudi rešenje. Četvrto, privremeno oduzimanje predmeta, gospodo, po članu 24. Predloga zakona, vrlo nejasna konstrukcija člana 24. jer se radi o osetljivoj materija koja se po stavu 2. ovog člana uređuje u skladu sa Zakonom o trgovini. Član 25. Predloga zakona – audio i video snimak. Zamislite, sada će neko doći u spavaću sobu pa će moći da snima kao što je to nekada činjeno za vreme prethodnih režima. Potpuno nerazumljive ingerencije policije. Ovlašćenja komunalnog milicionera su veća i šira. Naime, ova mera je za policiju regulisana odredbama člana 171, 172. i 173.

Zakona o policiji, koji propisuje uslove za ovu vrstu mere. Još da bude gore, te mere propisuje ministar lokalne samouprave. Član 26. Predloga zakona, upotreba sredstava prinude je zaista krajnje sredstvo koje se koristi u policiji. Dame i gospodo, kada pogledate član 18. koja su to ovlašćenja, imate ovlašćenja sledeća: upozorenje… Šta je upozorenje? Represivna mera. Usmeno naređenje – represivna mera, provera identiteta – represivna mera, zaustavljanje i pregled lica i vozila, zaustavljanje, lišenje slobode ulično, legitimisanje, vezivanje, audio i video snimanje, upotreba sredstava prinude. Molim vas, šta ćemo ako policajac upotrebi palicu? E, samo što niste naveli ovde da li je ona bezbolna ili nije i da li je mačuga od dva metra ili nije za vreme feudalizma i da ne kažem u drugim sistemima. Upotreba sredstava prinude, dakle, je protivzakonita. Prema tome, prikupljanje obaveštenja, gospodo, Ustav Republike Srbije u članu 42. je predvideo, pre svega, ko može da vrši prikupljanje obaveštenja i da vrši operativnu obradu nad bilo kojim poslanikom ili bilo kojim građaninom Republike Srbije ili bilo kojim licem itd. Dakle, operativan obrada ne može da se vodi na ovakav način. Osim toga, druga ovlašćenja u skladu sa, koja su to druga ovlašćenja? Nije jasno. Koja su ovlašćenja ovde u pitanju? Dakle, dame i gospodo, član 8. Predloga zakona, konkretno, je suprotan Ustavu. Uzmite Ustav, član 42. ovoga zakona. Umesto naređenja, vidite šta sve proizilazi kod ove mere, jer je ista mera, pre svega, represivna. Dame i gospodo, kako je moguće da vi ne predvidite kod ovolike represije koju treba da upotrebe pripadnici, dakle, komunalne milicije, da vi ne omogućite prava po Ustavu Republike Srbije da svaki građanin koji bude legitimisan, koji bude pretresen, koji bude priveden, koji bude zadržan, ima pravo na branioca? Gde vam je, gospodo, u ovom Predlogu zakona pravo građanina da ima zastupnika i da ima, eventualno, branioca? (Vjerica Radeta: Sve će oni to.) Prema tome, gospodo, ovaj vam zakon nije dobar. Nemojte zaista da se varate da će on da doživi primenu. Ovaj vam zakon, gospodo, žao mi je, gospodine Ružiću, vi ste, da kažem, korektan čovek i ja protiv vas nemam ništa, ali imam protiv onih koji su ovo pripremali. Ovaj Predlog zakona morao je da ide preko Instituta za uporedno pravo. Da vam kažem, evo ja kad sam bio ministar, ja sam prvo preko Instituta za uporedno pravo tražio da mi se uradi studija, pa tek onda predlažem Zakonik o krivičnom postupku, Krivični zakon i druge zakone. Na taj način iz uporednog prava, kontinentalnog i anglosaksonskog, mogli smo da dođemo do pravih rešenja. Tad je izrađen jedan najsavremeniji, najdemokratskiji Zakon o krivičnom postupku koji je sada u primeni. Da nisam imao Institut za uporedno pravo, verujte, ne bih mogao da se donese takav Zakon o krivičnom postupku koji je sada u primeni. Dame i gospodo, ako dozvolite, evo, sada vidite, još jednu stvar da vas podsetim, ispada da načelnik komunalne milicije može da ima svoju privatnu policiju, tj. miliciju. Ako su to milicionari bez uniforme, to je onda poput Alekse Žunića, sreskog špijuna iz Nušićeve komedije „Sumnjivo lice“ Dame i gospodo, ovaj zakon biće u suprotnosti, ponavljam, sa sistemskim zakonima. Ništa ovde nema novo, a da je razgraničeno. Vi narušavate, ovim Predlogom se narušava pravni poredak. Ne možemo mi sada urušavati pravni poredak da formiramo komunalnu policiju. Šta ćemo sada kada dođe komunalni policajac i zaustavi vozača? Kaže – pregled. Koji pregled? Molim vas, pretresanje lica, privođenje lica, pa to je ulično lišenje slobode. Stavljanje lisica na ruke, pa to je, pre svega, krivično delo. Po Krivičnom zakonu, to je čisto krivično delo. Prema tome, dame i gospodo, ovaj zakon treba povući iz procedure. Neće moći da bude primenjen. Imaćete i ovakvih slučajeva da će komunalni policajac da zaustavi vozača i kaže – vozi levom stranom, a doći će saobraćajni policajac, pa će kazati – sad vozi desnom stranom. Ako dođe do sukoba nadležnosti ko će da rešava pitanje? Drugo, sam postupak primene, gospodine Ružiće, postupak primene ovlašćenja nije uređen zakonom. Nemate rešenja, nemate pravo na žalbu, nemate pravo na branioca, a to građanima Srbije garantuje Ustav i garantuje Evropska konvencija o osnovnim ljudskim pravima. Prema tome, ovaj bi zakon, gospodine Ružiću, valjalo povući iz procedure, jer on neće moći da bude primenjen, a Ustavni sud neće ga prihvatiti i doći će vam prilikom ocene, utvrđivanja ustavnosti i zakonitosti. Mogu da vam kažem iz prakse, ja sam 20 godina radio na poslovima bezbednosti i kao najviši rukovodilac u službi u kojoj sam ispitivao zloupotrebe milicionera i pripadnika policije, to vam mogu reći najodgovornije, da u ovome imam iskustva u službi bezbednosti na konkretnim poslovima kod primene ovlašćenja i zloupotreba, zbog čega su neki odgovarali i krivično i ostajali bez posla kada su zloupotrebljavali, dakle, svoj službeni položaj. Prema tome, dame i gospodo, gospodine Ružiću, nemojte da smatrate da ja imam lošu nameru. Zakon treba da postoji, ali bolji zakon. Na studiju preko Instituta za uporedno pravo, ne samo Albaniju i Hrvatsku da uzimamo, ili Bosnu, to uporedno pravo, mi da vidimo kako je u Francuskoj, Engleskoj, Španiji, kako je u Italiji, Austriji i drugim zemljama. Reč ima predstavnik predlagača Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave. Prosto, nakon nekih navoda prethodnih govornika želeo bih da ukažem na neke činjenice. Uveren sam da postoji dobra namera i dobra volja, to uopšte nije sporno. Ono što je ovde ukazano da će se devastirati, urušiti ustavno-pravni poredak, ja samo želim da podsetim da je sadržaj ovog zakona komplementaran u tom delu sadržinski, zakonu koji evo već desetu godinu se primenjuje, a za 10 godina bi se verovatno urušio taj ustavno-pravni poredak, da je to tačno što ste rekli. (Vjerica Radeta: Zar nije, Branko?) Što se tiče člana Ustava, člana 42, on jasno, kao što ste i rekli, definiše prikupljanje podataka o ličnosti i kaže se takođe da se to uređuje zakonom, a to uređivanje zakonom imate u ovom Predlogu zakona u članu 27. Kada govorimo o braniocima, ovde nema prostora za branioce, ovde se ne radi o krivičnim delima. Kada govorimo o žalbama i rešenjima, to svakako ide kroz prekršajni postupak isledi nakon onoga što komunalni milicajci urade, koliko se ja razumem u procedure. Zakon se svakako oslanja na sistemske zakone i čuli smo takođe da postoji, navodno postoje šira ovlašćenja i govorili smo o nadležnostima i o ovlašćenjima, Jedno su nadležnosti, drugo su ovlašćenja. I nadležnosti MUP i nadležnosti Komunalne milicije nisu ista. To je ono što je takođe, valjda, jasno svima, ali ja to moram da ponovim zbog javnosti. Ranije je izrečeno da nema preventive, da je Komunalna milicija ili dosadašnja Komunalna policija isključivo represivnog karaktera. Samo da vas podsetim na ono što sam juče govorio, da je samo u Beogradu u prošloj godini izrečeno 14 hiljada upozorenja. Dakle, 14 hiljada upozorenja. Na drugoj stani, represija je primenjena, ako je zovemo represijom, samo u 16 slučajeva. Znači, na jednoj strani 14 hiljada upozorenja, na drugoj strani 16 slučajeva upotrebe sredstava prinude u 2018. godini. Osam puta je bilo u pitanju fizička snaga, sedam puta su bile u pitanju lisice i jednom je bila ova, kako ste je vi nazvali, bezbolna palica. Tako da, mislim da je sasvim jasno da i to što je rečeno ne stoji.

Dali ste i primere iz života, nažalost, događale su se tragične situacije, i kada jednu želite da iskoristite da biste devalvirali značaj uopšte ideje o formiranju službe komunalne policije, ili komunalne milicije, onda se pomene taj tragični slučaj sa prodavcem lubenica. Ali, takođe, želim da vas podsetim na jedan još tragičniji događaj koji se desio ispred Centra za socijalni rad u Rakovici, kada je došlo do smrtnog ishoda, ali je taj počinilac bio savladan upravo od strane dva komunalna policajca i time je sprečena veća tragedija. Tako da, svrsishodnost postojanja komunalne policije, ili sada komunalne milicije, ukoliko se ovaj zakon usvoji, mislim da je evidentna i na polju tih primera koje će, naravno, svako iz svog ugla i zarad svojih ponekad i političkih potreba iznositi. U svakom slučaju, imao sam potrebu da odgovorim na ove zaista konstruktivne diskusije, ali da na neki način i dam argumentaciju koja je možda u jednom delu protivreči onome što ste vi govorili. Hvala vam. Zahvaljujem vam, ministre Ružiću. Kolega Jojiću, želite repliku?

Gospodine ministre, ja se s vama ne mogu složiti. U ovoj materiji vladam i primenjivao sam je desetine i desetine godina. Poznajem ovlašćenja policije, redovne, dakle, pripadnika organa unutrašnjih poslova, a prepoznao sam i ovlašćenja koja dajete komunalnoj miliciji. Član 42. Ustava jasno govori da se to može govoriti o krivičnom postupku. Operativna obrada je prikupljanje podataka. A, s druge strane, zašto se nije predvidelo da se polaže ispit za pripadnika komunalne milicije? Zašto nisu pripadnici komunalne milicije u školi, kao što je to slučaj za pripadnike policije, jer će se ovde primenjivati određena ovlašćenja koja su zaista ustavom zagarantovana? Koju stručnu spremu će imati predsednik opštine ili gradonačelnik koji će sada da izdaje naređenja i on da vodi postupak da li je upotreba fizičke snage, gumene palice, sredstava za vezivanje, privođenje? Privođenje vam je, ljudi, lišavanje slobode. Vezivanje, to je krivično delo, kada se radi a nema se ovlašćenja. Ko će da rešava sukob nadležnosti? Vi ste duboko zakoračili u odredbe Zakona o policiji. Drugo, Zakon o krivičnom postupku vam izričito određuje koja su ovlašćenja pripadnika policije, a ta ovlašćenja pripadnika policije su regulisana Zakonikom o krivičnom postupku i Zakonom o policiji, i da o tome glavnu funkciju ima javni tužilac. Bez toga, ja mislim, da ovaj zakon neće moći biti primenjen, jer se u praksi ovakva… Moraću da vas prekinem sada. Imali ste dva minuta i imali ste, naravno, osnov za repliku. Zahvaljujem. Reč ima predstavnik predlagača Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave. Samo kratko, dakle, zarad javnosti ponovo. Naravno da prolaze obuku. Ta obuka traje 2,5 meseca u centrima za obuku koja je teorijska i praktična. Što se tiče krivičnog postupka, ovde se ne radi, dakle, komunalna milicija, i ukoliko naiđe na počinioca krivičnog dela, oni to prosleđuju MUP-u i tužilaštvu, jer oni tu ne postupaju. Mislim da je mnogo važnija ova obuka. Prosto, ta tvrdnja da obuke nema ne stoji. Naravno da prolaze obuku i to i piše u zakonu. Zahvaljujem.

Šta će da kaže onaj iz Opova koji ima srednju školu? Sad će on da vam vodi postupak i da ocenjuje upotrebu sredstava primene. Drugo, kratak je rok što ste vi predvideli zakonom. Najmanje šest meseci bi trebalo da traje školovanje, pa da polože ispit. Ako ne polože ispit, ne može biti postavljeni na tu dužnost. Uzmite odredbe Zakona o krivičnom postupku, Zakona o bezbednosti saobraćaja. U Zakonu o bezbednosti saobraćaja, član 2. stav 2. propisuje isključivu nadležnost u pogledu regulisanja bezbednosti saobraćaja pripada u nadležnost MUP, tj. saobraćajne policije i policijske uprave saobraćaja. Što se mi sada ovde ne razumemo? Neka vaši saradnici pročitaju Zakon o bezbednosti saobraćaja, Zakon o krivičnom postupku, lišavanja slobode, Krivični zakon, gde je u pitanju krivično delo. Zakon o policiji, uporedite, ali zadirete u nadležnosti drugih organa. Drugo, moram da vam skrenem pažnju. Tu je i nekoliko naših kolega pravnika i advokata koji dobro to znaju. Ne može se preduzeti nijedna procesna radnja bez advokata. Čak ne može ni da se legitimiše. Ima pravo svaki građanin da traži advokata. Ako ga on privodi, ima pravo da uzme advokata. Bez advokata neće da razgovara. Šta ćemo onda?

Reč ima narodna poslanika Ljiljana Malušić. Uvaženi ministre sa saradnicima iz Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, danas ću govoriti o Predlogu zakona o komunalnoj miliciji. Slušam sadašnju raspravu, pa mi nije jasno, o Predloga zakona održana je javna rasprava koja je trajala mesec dana. Šteta je što tada nisu pali predlozi, sugestije, jer je zaista svako imao pravo da se izjasni, od državnih organa, jedinica lokalne samouprave, lokalne samouprave, zatim, konferencije gradova i opština, nevladinih organizacija. Svako ko je hteo, mogao je da se izjasni o ovom zakonu. I to je dobro. Umesto da vodimo ovakve polemike, trebalo je tada da se izjasnimo. A, zašto postoji potreba da se na ovakav način vodi diskusija?

Meni je žao što niko nije pričao o Vinči, o najvećoj deponiji, jednoj od 10 na svetu. Dosovska vlast nije mrdnula prstom. Jedna od četiri najveće deponije u Evropi. Ništa, nestalo para. Našli smo strateške partnere, to su Japan i Francuska. Odredili količinu novca, koja je duplo veća, nažalost, zato što ovi ništa nisu radili koji su vladali 12 godina. I, definitivno, uradili smo projekat, odradićemo i postrojenja za reciklažu jednu od četiri najveće deponije u Evropi, 10 najvećih deponija na svetu. O tome treba da pričamo. A, o tome šta nije dobro u zakonu, šta jeste, bila je i javna rasprava mesec dana. Uostalom, u ministarstvu je postojao sajt. Svako ko je želeo mogao je da kaže svoje mišljenje i da danas imamo malo konstruktivniju raspravu. Ne kažem da to nije dobro, naravno da je dobro, zato postoji plenum, ali da ubrzamo rad. Postoji jedna stvar, a to je da komunalna milicija ima unutrašnju kontrolu. Neće ni znati ko njih kontroliše. Mi ćemo zarad građana Republike Srbije, konkretno danas pričamo o Beogradu, moći da napravimo red u ovom gradu koji već ima milion i po do dva miliona ljudi, a imamo samo 360 komunalnih policajaca. Briga je nekoga bilo za red u ovom lepom gradu. Znate zašto? Zato što su punili džepove. Čitam pre dva dana šta kaže gospodin Balša Božović, naš poslanik koji ne dolazi već tri meseca, povredio se čovek zato što je otvoreno gradilište. Meni je žao ako se povredio čovek, a kako se nije setio Vinče, pa da kaže – moj predsednik nije uradio ništa za Vinču. Petsto miliona je nestalo iz budžeta grada Beograda. Gde je? Pa u džepu gospodina Đilasa i njegovih saradnika. Zašto nije rekao za bahato ponašanje u Sopotu kada je šamarao taj isti Dragan Đilas ljuce, a samo zato što su mu postavljali nezgodna pitanja. Ima nezgodnih pitanja, ali mi o njima raspravljamo, ovo je plenum, otvorena sednica, naravno da treba tako razgovarati. Mi bar rešavamo problem po problem. Bus-plus afera Đilas, tramvaji afera, podzemni kontejneri afera, Bulevar Kralja Aleksandra afera. Sve same žive afere, 500 miliona nestalo ni tragom. Pri tome, nisu isplatili socijalnoj populaciji socijalna davanja, sramota jedna. Trudnicama su dugovali, milijardu i 200 je bio zadužen grad. Kaže moj uvaženi kolega Balša Božović da su napravili tim za ove povređene i da se, u stvari, u Beogradu ništa ne gradi. Kako se ne gradi? Više. U Srbiji ima 10.000 gradilišta, preko 1.000 gradilišta postoji u Beogradu. Do leta će biti završen park, najlepši park u Evropi za decu. Radi „Beograd na vodi“, jedan od najlepših projekata u ovom delu Evrope. I ne samo to, uradili smo sve one projekte koji stoje 30 godina, zahvaljujući SNS, koalicionim partnerima i našem predsedniku gospodinu Aleksandru Vučiću. Zahvaljujem. Reč ima narodna poslanica Sonja Vlahović. Izvolite, koleginice Vlahović. Hvala, poštovani predsedavajući. Uvaženi ministre sa saradnicima, kolega i koleginice, građani i građanke Srbije, novi Zakon o komunalnoj miliciji je uređen u korist građana, poštovanje komunalnog reda i povećanja bezbednosti svih građana, naročito najmlađih. On će doneti mnoga rešenja. Neka od njih su formiranje komunalne policije na nivou opština, ukidanje ograničavajuće odredbe jedan milicionar na 5.000 stanovnika, mogućnost formiranja zajedničke službe komunalne policije od strane jedinice lokalnih samouprava, nov sistem selekcije odabira kandidata preuzimanja iz redova policije, rad u civilu, traženje obaveštenja, audio i video snimanja postupanja komunalne milicije, zaustavljanje i pregled lica i vozila i kaznene odredbe za ne postupanje po nalogu komunalnog milicionara i, na kraju, unutrašnja kontrola u samoj komunalnoj miliciji. Komunalna milicija svakako donosi indirektno razvoju ekološke svesti naših građana. Svi znamo za Agendu 2030 i za ciljeve održivog razvoja kojih ima 17, a svrstani su u tri grupe. U trećem delu tih ciljeva održivih razvoja bavimo se zaštitom životne sredine. Očuvanje životne sredine predstavlja najznačajniji ekonomski izazov u procesu pridruživanja EU. Iznos da sedam milijardi evra predstavlja najznačajnije investicije koje će uslediti u narednom periodu. Pored značajnog investicionog ulaganja svakako je neophodna i zakonska regulativa koja jednim delom pretpostavlja i kontrolu očuvanja životnog okruženja. Iako je zakon isključivo fokusiran na Beograd, mislim da je ključni izazov, pre svega, u manjim sredinama u kojima postoje problemi ekološke zaštite. Davanjem mogućnosti lokalnim samoupravama da formiraju i prate rade komunalne policije daje mehanizam lokalnim samoupravama da intenzivnije kontrolišu zaštitu životne sredine na svojoj teritoriji. Ne samo kroz kontrolu i sprečavanje ekoloških ekscesa, već pre svega preventivno i kroz pojačanu edukaciju naših sugrađana. Dakle, ulogu komunalne milicije je u očuvanju ekološke svesti i realizacija Agende 2030 može biti jedna od ključnih uloga ove lokalne službe. Predlog zakona o komunalnoj miliciji je efikasan, savremen i funkcionalan i u danu za glasanje ću glasati za. Hvala. Zahvaljujem, koleginice Vlahović. Reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović. Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, o Zakonu o komunalnoj miliciji možemo da govorimo na više načina, a ne bih išao na jedan uzak način, već malo šire bih u tom kontekstu govorio. U kontekstu toga da je nama komunalna policija tj. komunalna milicija zaista neophodna kako bismo jedan komunalni nered, koji je vladao prethodnih decenija, uspeli da savladamo, kako bismo stanje u našem gradu, našim opštinama, našim mesnim zajednicama popravili bitno i kako bismo… Neko je rekao pre neki dan, kada investitori dođu, slete na aerodrom „Nikola Tesla“, šta prvo vide? Prvo vide da li je naš grad čist, uređen, da li su vozila propisno parkirana, kakav je red u našem gradu. Tamo gde vlada haos i nered neće niko da dolazi, tamo ne žele ni turisti, ni investitori. Tamo nije lepo ni onim ljudima koji žive u takvom gradu i takvom mestu. Da bismo to sve popravili, a u mnogome smo uspeli da uradimo neke stvari prethodnih godina, neophodno je danas doneti jedan ovakav zakon kako bismo na pravi način uveli komunalni red i u Beogradu, ali ne samo u Beogradu, već rekao bih širom Srbije. Dobro je što se opštinama i gradovima širom Srbije daju ovlašćenja da procene koliko im je potrebno u skladu sa njihovim lokalnim potrebama, potrebama stanovništva, potrebama grada, njihovih opština, da imaju milicionera kako bi uveli konačno komunalni red širom naše zemlje. Naravno, kada uvodite red, imate i onu drugu stranu, drugu stranu koja je navikla da živi u haosu i neredu, kojoj je potpuno svejedno gde se parkira automobil, kojoj je potpuno svejedno da li su ulice čiste ili prljave dok su njihovi džepovi puni. Takvi danas u ovoj sali nisu, provode vreme po bazenima, letovalištima, po kafićima i njima nije ni važno na šta ulice liče, jer su oni zadovoljni sa onim što su krali, pokrali prethodnih decenija iz ove zemlje, pa u njoj i ne provode mnogo vremena i zato ih i ne zanima kako izgleda Beograd, kako izgledaju naše opštine po Srbiji. Nas zanima i zato nas i zanima uvođenje reda i ovim Zakonom o komunalnoj miliciji.

Poštovani gospodine Milićeviću, ministre sa saradnicima, kolege poslanici, danas raspravljamo o Predlogu zakona o komunalnoj miliciji, koji je upućen ovom domu od strane Vlade. Ovim zakonom o komunalnoj miliciji stavljamo van snage zakon koji je donet 2018. godine tj. vrši se njegova izmena i dopuna, tako da smo do sada imali naziv komunalnog policajca, a sada je to komunalna milicija. Ovim zakonom je predviđeno da i opštine, a prema svojim budžetima i mogućnostima, imaju pravo da obrazuju svoju komunalnu miliciju u okviru obaveza i sredstava koja predvide za njihovu garderobu i sve ono što je potrebno da bi izvršavali zadatke na terenu. Ovim zakonom predviđeni su bolji kontrolni mehanizmi rada komunalne milicije, odgovornosti komunalnog milicionera. Jedna od novina u ovom zakonu je rad komunalnog milicionera u civilu. Naravno takav način rada je samo u određenim zadacima, a slanje na teren tih milicionera može samo uz dozvolu rukovodioca službe, a poslovi koji su otprilike u okviru toga su nelegalna prodaja, nelegalni taksi prevoz i tako dalje. Komunalni milicioneri osim novog imena imaju veća ovlašćenja, tako da će isti moći da izdaju nalog pauku, primera radi da bespravno parkirano vozilo ukloni. Takođe će moći tabletom da snimaju dokaze o komunalnim prekršajima, kao što su bahato parkiranje, posebno na pešačkim prelazima, tramvajskim šinama ili u žutoj traci. Ovim zakonom milicija će pokazati bliskost sa običnim ljudima, naći će im se u svakom trenutku pored njih, kada im je najpotrebnija, a ujedno će dokazati da oni brinu o tome da život svakog čoveka se u gradu odvija u uređenom komunalnom okruženju. Svako ko bude želeo da postane milicioner moraće da ispuni uslove u pogledu psihofizičke sposobnosti, obrazovanja, položenog ispita za komunalnog milicionera, a pre nego što stupi na posao, zakonom je predviđeno da se izvrši i bezbedonosna provera. Ovim zakonom je predviđeno da se u okviru komunalne milicije formira služba unutrašnje kontrole. Ova služba će brinuti da svaki komunalni milicioner obavlja svoj posao u skladu sa zakonom i pravilima službe. Po starom zakonu gde naziv komunalnog policajca menjamo u komunalnog milicionera i bez obzira na ovlašćenja veća po predlogu ovog novog zakona, do sada su komunalni policajci imali pune ruke posla. Samo prošle godine u gradu Beogradu formirano je oko 124 hiljade predmeta po svim prekršajima, što opravdava postojanje ove službe.

Reč ima narodna poslanica Stanislava Janošević. Izvolite koleginice Janošević. Poštovani ministre, kolege poslanici, izuzetno cenim to kada dan protiče u konstruktivnoj raspravi. Bez obzira na to ko je govornik, negde je zaključak da je jedinstven stav ka tome da je ovaj zakon bez anomalija. Iako se nekada i povedu žustrije rasprave, to se negde po mom mišljenju zasniva isključivo na ličnim animozitetima pojedinaca i tome nije mesto u ovom velikom domu i to mogu samo pripišem nedovoljnim kompetencijama i kvalifikacijama za debatu na zadatu temu, odnosno na zakone koji su na dnevnom redu. Bitni zakoni o funkcionisanju naše države su na dnevnom redu danas i prethodnih dana, a da ne kažemo da je nedavno ovde raspravljano o izveštaju o KiM i mi tada nismo imali čak ni mišljenje marginalnih političkih faktora, jer mi smo demokratsko društvo. Svako ima pravo da kaže ono što misli. Oni koji su bili udostojeni njihovog mišljenja jesu pojedine ambasade. Tamo su otišli da ljube ruke, da traže uhlebljenje i mogu vam reći, smatram to jednom vrstom izdaje našeg naroda. Svaka čast onima koji imaju dobru nameru, ali oni koji potkopavaju suverenitet, terotirijalni integrite, kao i nacionalna pitanja Republike Srbije za koja se isključivo bori Aleksandar Vučić, treba da se zapitaju i da smanje doživljaj i da planiraju o tome na koji način će obezbediti budućnost nadolazećim generacijama. Ovlašćeni predstavnici su kvalitetno govori na tu temu, ja ću samo sa svog aspekta dati mišljenje o bitnim stavkama ovog zakona i počeću od samog naziva. Ljudi su najčešće mešali komunalnu policiju sa policijom, očekivali da će oni na terenu sprovesti neke od ingerencija i mehanizama koje mogu to isključivo pripadnici MUP-a, što naravno nije realno i danas mi raspravljamo o tome, o usvajanju zakona o komunalnoj miliciji, koja će imati mogućnost da se osnuje u svakoj jedinici lokalne samouprave, bila ona opština ili grad. Rekli smo dakle, da se smanjuje to ograničenje da jedan milicioner bude na 5.000 stanovnika, što je izuzetno dobro za male lokalne sredine. Kada se bira kandidat, posebno će se obratiti pažnja na to koji je stepen obrazovanja kandidata, njegova psiho-fizička spremnost, ali takođe će se voditi računa prilikom bezbednosne provere da li je to lice ikada bilo osuđivano. Ovde je veliku pažnju privuklo to da će pripadnik komunalne policije moći da radi u civilu. Zaista ne znam zašto? Da li zato što smo mi ljudi sa Balkana, pa i dalje smo u nekom filmu "Profesionalac" i mislimo da je sve misterija. Nije to u pitanju. Isključivo je u pitanju to da će pripadnik komunalne policije moći da izađe na teren, da uvidi da li su neke anomalije prisutne u smislu parkiranja na nedozvoljenom prostoru, glasnija muzika u ugostiteljskom objektu i slične situacije koje se dešavaju na terenu. U skladu sa tim, svaka lokalna samouprava propisaće izgled same uniforme komunalne policije i postojaće obaveze audio i video snimanja, dešavanja koja će kroz tablet uređaje biti povezana sa serverom lokalne samouprave. Novina jeste unutrašnja kontrola koja će biti upućena od strane načelnika lokalne, odnosno gradske uprave i mislim da je to dobro da bi se profesionalno obavljao posao. Jedan dobar primer vođenja komunalne policije u gradu Zrenjaninu koji ima 120.000 stanovnika sa svojim naseljenim mestima, mislim da je uspostavljena ravnoteža između komunalne policije, odnosno u budućnosti komunalne milicije sa stanovništvom, nije postojala potreba sa restriktivnim merama, jer zaista srednji Banat je poznat i kao miran kraj. Dakle, najbitnije u celoj priči je da obratimo pažnju na one minorne i male stvari koje naše sugrađane mogu da nerviraju i da suzbijemo takva delovanja.

Reč ima narodna poslanica Olivera Ognjanović. Uvaženi ministre sa saradnicima, pažljivo sam čitala Predlog zakona o komunalnoj miliciji i odmah na početku ću vam reći da ću ga podržati jer nam je zaista neophodan. Čitala sam i svakakve komentare i kritike na ovaj Predlog zakona, ali je suština svega sledeća. Ako želimo viši standard i bolji način života, onda se moramo dovesti u red. Moramo naučiti da poštujemo jedni druge, prostor koji nas okružuje i okolinu u kojoj živimo. Komunalna milicija će ovim zakonom dobiti jedan širi značaj i proširiti svoje delovanje. Pre svega, smatram da je izuzetno veliki značaj učešća u suočavanju sa elementarnim nepogodama, odnosno vanrednim situacijama koje smo imali, evo na primer kao što imali pre nekoliko dana širom Srbije. Dovođenjem komunalne milicije u lokalne samouprave i obrazovanjem njene jedinice u okviru opštine, dobiće se dodatna sigurnost i bezbedniji život građana. Veoma je važno da što preciznije odredimo sve dužnosti komunalne milicije da bi predupredili eventualne zloupotrebe položaja ili prekomernu upotrebu sile, koja nije u skladu sa vršenjem dužnosti, a koja je opisana u Predlogu zakona, u članu 28. Imali smo nekoliko slučajeva ranije "Bus plus" kontrole koje su dovele u pitanje sam položaj i ugled ove službe i zato mislim da će veliku ulogu imati unutrašnja kontrola rada komunalne milicije. Između svih dužnosti koje treba da obavlja komunalna milicija, smatram da se najznačajnije vršenje kontrole sprečavanja otpada, paljenja smeća i stvaranja dimnih oblaka, a pre svega, uticanje na svest građana o posledicama ovakvog neodgovornog ponašanja.

Kod mene u opštini Grocka smo u toku prošle godine izdvojili 4,2 miliona dinara za čišćenje divljih deponija, a malopre je moja koleginica upravo pričala o deponiji Vinča koja se nalazi na opštini Grocka i koja predstavlja veliki problem. Mi smo na teritoriji Srbije i Beograda nasledili potpuno nerešene probleme sa otpadnim vodama, odnosno kanalizacionim mrežama, a sada se susrećemo sa paradoksalnom situacijom da upravo oni koji su nam ostavili ove probleme, kritikuju poplave koje su bile u proteklih nekoliko dana. Prvo, činjenica je da je samo u Beogradu od 1. do 23. juna ove godine palo preko 100 litara kiše po kubnom metru i da je ovo nevreme zahvatilo čitavu Evropu i da je taj nered trebalo srediti posle toga. Drugo, da se podsetimo zašto nas oni kritikuju? Zato što građani ne zaboravljaju afere koje su Srbiju koštale milion evra, Đilasovu aferu od šest miliona evra sa podzemnim kontejnerima koji su istrulili, dečiji „Puzle grad“ na Banjici u vrednosti sa 36 miliona koji je pretvoren u prostor prepun đubreta, jedno ruglo gde se okupljaju narkomani, Pionirski grad „Srce Beograda“, koje je oteto deci zarad lične koristi, a na kraju tu je zatečeno smetlište, miševi, ima još mnogo ružnih uspomena koja su nam ostavili, a ovo je bilo samo malo podsećanje na delić lopovluka. Međutim, naš predsednik Aleksandar Vučić i ova Vlada ozbiljno i odgovorno rade, planiraju budućnost Srbije, izrađuju projekte i rešavaju probleme koje smo nasledili. Privlačenjem stranih investicija se u narednim godinama očekuje više milijardi stranih investicija samo u oblasti zaštite životne sredine gde će veliku ulogu igrati upravo komunalna milicija. Zagađivanje i uništavanje prirode nema opravdanje i zato moramo poći od samih nas, kao ličnosti pojedinaca da utičemo jedni na druge, da učimo našu decu da pre svega vole svoju zemlju i da je neguju. Zahvaljujem, koleginice Ognjanović. Reč ima narodna poslanica Studenka Kovačević. Izvolite, koleginice Kovačević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predstavnici Ministarstva, uvaženi građani Srbije, meni lično ovaj Predlog zakona o komunalnoj miliciji dok sam ga čitala odao utisak da je vrlo pažljivo napisan i da se mislilo o svemu onome što je manjkalo u ovoj oblasti u dosadašnjem periodu. Nadovezaću se i na koleginicu Ognjanović, postoji mišljenje da smo mi društvo koje se većinski deklariše za uređenost nekog sistema, nevažno u kojoj oblasti, većina je za uvođenje reda. Ali, onda dođu poplave i količina bačenog otpada u reke potpuno demantuje te tvrdnje. Kada je već tako onda je sasvim logično zakonom urediti određenu oblast i uvesti sankcije za postupanje suprotno tom zakonu. Tako se postupa u svim uređenim zemljama sa kojima mi volimo da se poredimo i meni je drago da Srbija se više teži toj i takvoj uređenosti. Čula sam i neke komentare u kojima se kaže – zar je ovo glavni problem u Srbiji? To jedni te isti ljudi govore za svaki problem za koji se uhvatite da ga rešite. Mislim da su svi problemi podjednako važni i da ih treba uporedno rešavati, jer se često i prepliću i svako vreme je dobro vreme za rešavanje problema. Problem komunalnog reda je gorući već dugo u Srbiji ako sagledamo posledice koje su nastale zbog nedostatka postojanja komunalnog reda. Da je bilo komunalnog reda, ne bismo imali ni tone smeća u rekama, ni divlje deponije, ni nelegalnu gradnju. Ovaj zakon ide u korist baš onima koji su ugroženi od strane bahatih i neodgovornih, a to su obični i pošteni građani. Sada će svaka lokalna samouprava moći da formira svoju komunalnu miliciju, da, pošto je ukinuta ova odredba jedan komunalni milicionar na pet hiljada stanovnika, i tada će komunalna milicija rešavati probleme vezane za komunalni red prema specifičnosti te određene lokalne samouprave. Sama lokalna samouprava će prema svojim potrebama određivati i broj potrebnih komunalnih milicionara. Ovlašćenja komunalne milicije su sada veća što bi značilo da postoji obaveznost postupanja po nalogu komunalnog milicionara. Biće formirane i posebne stanice, a u većim mestima i odeljenja komunalne milicije. Građani će takođe biti u mogućnosti da prijavljuju komunalnoj miliciji komunalne prekršaje. Još jedno dobro rešenje koje zakon predviđa u korist suzbijanja bahatosti i neodgovornosti, jesu tableti koji su povezani sa gradskim serverom. Putem tih tableta će komunalni milicionari snimati dokaze o komunalnim prekršajima, a koji se odnose na bahato parkiranje, bacanje smeća, itd. Postoji i mogućnost rada milicije u civilu, govorilo se o tome, u određenim situacijama kada se prekršioci ne bi udaljili sa lica mesta kada uoče uniforme ili obeležena vozila što je sasvim logično, a tu mogućnost zapravo daje načelnik komunalne milicije pismenim nalogom. Uslovi da se postane komunalni milicionar su pooštreni, jednom rečju to moraju biti ljudi besprekorne prošlosti, u smislu da nisu bili u sukobu sa zakonom, odnosno da nisu pravosnažno osuđeni za dela koja se gone po službenoj dužnosti. Na kraju, predviđeno je uvođenje unutrašnje kontrole, kao posebne organizacione jedinice koja će se baviti disciplinskom odgovornošću komunalnih milicionara. Dakle, i komunalni milicionari će biti kontrolisani u svom radu. U slučaju da prekrše zakon ili pravila službe, biće kažnjavani. Zakon je odličan, želim vam uspešnu implementaciju i naravno kao građanin, radujem se uspostavljanju reda u ovoj oblasti i iskreno se nadam da će se na ovaj način smanjiti, pre svega, količina divljih deponija i količina smeća koja završava u rečne tokove. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Dalibor Radičević. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, danas govorimo o Predlogu zakona o komunalnoj miliciji. Moje mišljenje je da se svi slažemo o potrebi da postoji služba koja će primarno da bavi komunalnim redom, odnosno da se bavi sprovođenjem zakona o očuvanju komunalnog reda. Svi smo bili u situaciji da nas iritiraju nepropisno parkirani automobili ili čak mogu reći i bahato parkirani, da od njih ne možemo da se krećemo trotoarom, da nam ugrožavaju bezbednost time što ih obilazimo i krećemo se ulicom, a činjenica je da saobraćajna policija ne može da postigne da sankcioniše ovakvo ponašanje. Svakog od nas nerviraju divlje deponije koje često vidimo, a neretko i sami učestvujemo i njihovom formiranju. Cilj komunalne milicije nije kažnjavanje, mada je ponekad i to neophodno, cilj je da utiču na svest građana da svojim delovanjem ne zagađuju životnu sredinu, kao i da ne ugrožavaju bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Cilj komunalne milicije je da spreči divljanje po ulicama gradova, čuvanje saobraćajnih znakova i rušenje ograda na gradilištima, preglasnu muziku u kafićima i još mnogo toga. Sve ovo se sprečava time što neodgovorni pojedinci drugačije reaguju ukoliko znaju da sa ovim ponašanjem mogu da dovedu do toga da budu i novčano kažnjeni. Čini mi se da je ta kazna najdelotvornija i da najbolje preventivno deluje. U ovom Predlogu zakona o komunalnoj miliciji pažljivo su me privukle pojedine odredbe zakona o kojima ću danas pričati. Potrebno je napomenuti da je dobro što je ukinuta odredba iz starog zakona gde se broj komunalnih milicajaca ograničava na jednog milicajca na pet hiljada stanovnika. Pozitivno ocenjujem i odredbu zakona o mogućnosti obrazovanja zajedničke službe komunalne milicije od strane jedinice lokalne samouprave, što je posebno bitno za male lokalne samouprave. Kada govorimo o ovoj temi, ne mogu, a da ne pomenem da pojedine lokalne samouprave neće biti u mogućnost da formiraju komunalnu miliciju zbog Zakona o maksimalnom broju upošljenih, ne zato što su ove lokalne samouprave neodgovorne, već zato što realno imaju potrebe za većim brojem radnika. Uzmimo za primer moj Aleksinac, broj upošljenih ne prelazi maksimalni broj, ali zbog velike teritorije realno imamo potrebu za većim brojem radnika. Komunalno preduzeće, komunalne usluge ovog trenutka imaju potrebu za angažovanjem dodatnog broja radnika kako bi pokrili celu teritoriju opštine, organizovanjem, iznošenjem smeća za šta su se stekli svi tehnički uslovi u vidu kontejnera i mehanizacije. Slična je situacija i sa vodovodom, pogotovo ako imamo u vidu činjenicu da svi seoski vodovodi treba da pređu u njihovu nadležnost. Dečija ustanova Lane, ima potrebu za novim upošljenjem. Broj prijavljene dece na čekanju je preko 300. Postoje tehnički uslovi da se ovog trenutka otvore pet novih grupa, ali je odluka o maksimalnom broju upošljenih kaže drugačije. Sve ovo su razlozi koji će mnoge lokalne samouprave da uspore u formiranju komunalne milicije, a postoji potreba da imaju i ovakve službe. Što se samog Zakona o komunalnoj miliciji tiče, moram da pohvalim i nov sistem selekcije, odnosno odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa komunalnog milicionera, a posebno da pohvalim odredbu da svaki kandidat mora da prođe bezbednosnu proveru pre dobijanja zvanja komunalni milicajac. Na ovaj način smanjiće se mogućnost da nedostojna lica dobiju uniformu komunalne milicije i da sprovode odredbe Zakona o komunalnoj miliciji, što će dovesti do stvaranja poverenja od strane građana u pripadnike komunalne milicije. Kada analiziram celokupan Zakon o komunalnoj miliciji, dolazim do zaključka da pred nama imamo kvalitetan Predlog zakona i u danu za glasanje glasaću da se ovaj Predlog zakona usvoji. Reč ima narodni poslanik Marko Zeljug. Izvolite. Uvaženi poslanici, predstavnici Ministarstva, Predlogom zakona o komunalnoj miliciji, pored promene imena službe komunalna policija u komunalna milicija, koja je uslovljena izmenama i dopunama Zakona o policiji iz 2018. godine, novim predlogom zakona definišu se nove nadležnosti službe koje će omogućiti efikasnije postupanje i kontrolu propisa i zakonskih odredbi. Predlogom zakona omogućava se opštinama formiranje službi i njeno funkcionisanje čime će se na teritoriji cele Republike uspostaviti sistem otkrivanja prekršaja komunalnog reda i ono što je važnije je preventivno delovanje komunalne milicije u sprečavanju tih prekršaja, a pomaganju u otklanjanju postojećih slabosti u izvršenju nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Upravo iz tog razloga grad Beograd je bio glavni inicijator ovog Predloga zakona o komunalnoj miliciji, jer već duže vreme gradsko rukovodstvo uviđa potrebu za veće nadležnosti za efikasnije obavljanje poslova i za povećanje broja pripadnika komunalne milicije, radi uspostavljanja komunalnog reda i efikasnijeg sprovođenja zakona za čije sprovođenje je nadležan grad Beograd. U proteklih pet godina Beograd je intenzivno radio na razvoju sistema za držanje pod kontrolom komunalnog reda i uvideo da je 300 komunalnih policajaca malo za teritoriju Beograda i da je za metropolu od 1,8 miliona stanovnika koja svakodnevno raste potreban veći broj, za efikasnije sprovođenje zakona su potrebna i veća ovlašćenja komunalnih službi. Predlogom zakona obezbeđuje se izvršavanje nadležnosti grada u oblasti komunalne delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara i održava se red i korišćenje zemljišta, lokalnih puteva, javnih objekata i poslova iz nadležnosti grada. Novim predlogom zakona otklanja se nedostatak prilikom prikupljanja podataka od lica. Proširena su ovlašćenja za pregled lica i predmeta i zaustavljanje i pregled vozila, čime se jasnije određuje ova vrsta ovlašćenja i jasno određuje predmet pregleda. Pored uvođenja novih mehanizama delovanja komunalne policije, Predlogom zakona predviđeni su i bolji kontrolni mehanizmi rada komunalne milicije i odgovornost milicionara u postupanju i disciplinska odgovornost same službe. Predlogom ovog zakona SNS želi da uvede dodatni red u poslove komunalne kontrole i reda i omogući građanima Beograda, a tako i svih opština, pravo na kvalitetniji život i ujedno da pored gradova omogući i ostalim lokalnim samoupravama da formiraju komunalnu miliciju radi efikasnije i efektivnije primene zakona iz svoje nadležnosti. Posao komunalne milicije nije represija, nego savetodavno delovanje i prvenstveno upućivanje upozorenja radi otklanjanja loših navika koje su pojedini građani stekli u periodu neprimene zakona za vreme bivšeg režima. Savesno ponašanje građana prvenstveno prema zajednici i svom okruženju ima jedini cilj koji ovaj zakon želi da postigne. U danu za glasanje pozivam kolege poslanike da podrže ovaj Predlog zakona. Hvala.